Molim predsjednika Mandatno-imunitetnog povjerenstva gospodina Žarka Tušeka da podnese izvješće. Ako nemate ništa protiv ja bih sva tri izvješća pa onda eventualno ako postoji neka rasprava nakon toga. Zahvaljujem. Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je na 12. sjednici održanoj dana 2. veljače 2017. godine zahtjev Općinskog kaznenog suda u Zagrebu upućen predsjedniku Hrvatskog sabora za davanje odobrenja za nastavak vođenja kaznenog postupka po tužbi privatnog tužitelja Ranka Ostojića protiv Nikole Grmoje zastupnika u Hrvatskom saboru zbog kaznenog djela klevete iz članka 149. stavka 2. Kaznenog zakona. Nikola Grmoja zastupnik je 9. saziva Hrvatskog sabora, te na temelju članka 76. Poslovnika Hrvatskog sabora ima imunitet do prestanka zastupničkog mandata te se bez odluke Hrvatskog sabora protiv istoga ne može pokrenuti niti voditi kazneni postupak. Nakon provedene rasprave povjerenstvo je na osnovu članka 160. Poslovnika Hrvatskog sabora jednoglasno sa 6 glasova za donijelo odluku za vrijeme trajanja zastupničkog mandata uskraćuje se odobrenje za nastavak vođenja kaznenog postupka koji se vodi pred Općinskim kaznenim sudom u Zagrebu, protiv zastupnika Nikole Grmoje po tužbi privatnog tužitelja Ranka Ostojića zbog kaznenog djela klevete iz članka 149. stavka 2. Kaznenog zakona. Kratko obrazloženje. Zauzet je načelni stav da po zahtjevu Državnog odvjetništva kao samostalnog i neovisnog pravosudnog tijela koje je dužno postupati protiv počinitelja kaznenih i drugih kažnjivih djela treba davati odobrenje za pokretanje kaznenog postupka, a isto tako i sudu koji vodi kazneni postupak kako bi se omogućilo na temelju Ustava i zakona samostalno i neovisno obavlja sudbenu vlast. Međutim u slučajevima privatnih tužitelja zadržat ćemo praksu koju smo imali do sada da ne skidamo imunitet zastupnicima. Izvješće pod brojem dva. Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je na 12. sjednici održanoj dana 2. veljače 2017. godine zahtjev oštećenika kao supsidijarnog tužitelja Joze Ostojića iz Dubrovnika upućen predsjedniku Hrvatskog sabora za davanje odobrenja za vođenje kaznenog postupka protiv Mara Kristića zastupnika u Hrvatskom saboru zbog kaznenog djela protiv osobne slobode, prijetnja iz članka 129. stavka 3. Kaznenog zakona u svezi članka 38. istog zakona. Maro Kristić započeo je obnašati zastupničku dužnost 19. listopada 2016. godine kao zamjenik zastupnika Ivana Kovačića, te na temelju članka 76. Ustava RH i članka 23. Poslovnika Hrvatskog sabora ima imunitet do prestanka zastupničkog mandata, te se bez odluke Hrvatskog sabor protiv istoga ne može pokrenuti niti voditi kazneni postupak. Povjerenstvo je utvrdilo da je Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku rješenjem odbacilo kaznenu prijavu protiv Mara Kristića, te je oštećenik kao tužitelj Jozo Ostojić preuzeo kazneni progon, bez rasprave Mandatno-imunitetno povjerenstvo na osnovu članka 116. Poslovnika Hrvatskog sabora jednoglasno sa 6 glasova za predlaže Hrvatskom saboru donošenje sljedeće odluke. Za vrijeme trajanja zastupničkog mandata uskraćuje se odobrenje za vođenje kaznenog postupka protiv zastupnika Mara Kristića po zahtjevu oštećenika kao supsidijarnog tužitelja Joze Ostojića u predmetu koji se vodi pred Općinskim sudom u Dubrovniku zbog kaznenog djela protiv osobne slobode, prijetnje iz članka 129. stavka 3. Kaznenog zakona u svezi članka 38. istoga zakona. Znači i u ovom slučaju kada se radi o supsidijarnom tužitelju stav je povjerenstva da se ne skida imunitet. Izvješće pod rednim brojem 3. Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je na 12. sjednici održanoj dana 2. veljače 2017. godine pisani zahtjev zastupnika Zorana Milanovića kojim je izvijestio predsjednika Hrvatskog sabora na temelju članka 14. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor stavlja svoj zastupnički mandat u mirovanje sa danom 1. ožujak 2017. godine. Člankom 14. stavkom 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor propisano je da zastupnik ima pravo jednokratno tijekom trajanja zastupničkog mandata podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Sabora staviti svoj mandat u mirovanje, te je povjerenstvo utvrdilo da su ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti za početak mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Zorana Milanovića.

Ja predlažem objedinjenu raspravu po sve tri točke koje je povjerenstvo poslalo. Prva pojedinačna rasprava kolegica Marija Jelkovac. Vezano na prve dvije točke Izvješća Mandatno-imunitetnog povjerenstva mislim da je sve jasno, da je tu situacija kakvu smo već imali nekoliko puta u ovom Hrvatskom saboru. Ja bih ustvari u ovoj svojoj raspravi htjela se osvrnuti na treće izvješće koje je vezano na stavljanje mandata u mirovanje gospodina Milanovića i pritom bih se poslužila jednom poznatom uzrečicom komentatora Delića: „Ljudi moji, je li to moguće!“, je li moguće da smo dočekali i to budući koliko mene sjećanje služi zastupnik Milanović je bio u ovoj Sabornici prvi i zadnji put dana 14.10. na dan konstituiranja Sabora kada je polagao prisegu i do dana današnjega više niti jednom. Za očekivati bi bilo ako je već znao da neće sudjelovati kao zastupnik u radu Sabora niti dolaziti ovdje u Sabor da je mandat stavio u mirovanje barem do kraja mjeseca listopada, međutim on podnosi zahtjev da stavi mandat u mirovanje sa 1. ožujkom.

Dakle, to je stvarno njegovo pravo koje može na taj način iskoristiti po zakonu i ja se samo pitam da li je to moralno. Za mene je to skandalozno upravo zato što je on već 14.10. znao da više neće dolaziti kao zastupnik i sudjelovati u radu ovog Sabora a cijelo vrijeme ostvarivao prava zastupnika na plaću zaboravljajući pritom da ima i obaveze. Naravno, to ide na čast gospodinu Milanoviću i vama kolege iz SDP-a koji ste njegovi stranački kolege a o svemu tome će naravno pretpostavljam svoj sud dati građani pa pretpostavljam da imaju o tome isto mišljenje kao i ja.

Kolegica Jelkovac je ušla po meni potpuno krivo u jedan prostor gdje misli da će dobiti simpatiju od nekoga zato šta je optužila jednog zastupnika za dolazak ili nedolazak na sjednicu nekoliko mjeseci od kojih jedan mjesec smo svi bili van Sabornice pritom zaboravljajući jednu drugu stvar a to je da baš je praksa u njenoj stranci bila da se predsjednik stranke pojavio tri puta u četiri godine ovdje i to najčešće na aktualnom satu, gospodin Karamarko, vjerojatno je tada gospođa Jelkovac pljeskala na skupovima podrške Karamarku u Karlovcu kad je došao i kad je tisuće ljudi tamo okupio ali tad joj nije smetalo da li je netko došao ili nije došao. Mi smo na to upozoravali, birači su to procjenjivali i procijenit će i ovu akciju odnosno aktivnost ili neaktivnost saborskog zastupnika. Ali morate biti konzistentni, ako ste prigovarali jer prigovarate sada Milanoviću onda ste trebali prigovarati i Karamarku. Ja neću sada zauzimati stav o tome kao što ste vi zauzeli, samo tražim od zastupnika konzistentnost u njihovim stavovima, a razlika između primjerice zastupnika Milanovića i vas i onoga šta on predstavlja u ovom Saboru ili ne predstavlja je 1:50, znači čovjek je dobio 51 tisuću preferencijskih glasova da bude u parlamentu a vi ste dobili tisuću. Znači, postoji ta analogija i ta razlika i vjerojatno da se sada ponovo bira između njega i vas opet bi bilo 1:50 tako da probajte zadržati ja bih rekao konzistentnost i nemojte ako je netko odlučio otići pokušati skupiti dva poena na njegovom odlasku.

Kolegice Glasovac, ma meni je apsolutno jasno da vi branite svog dojučerašnjeg predsjednika, ali moram vas upozoriti očito ste me zamijenili s nekim. Ja nisam sjedila u ovoj Sabornici kad je gospodin Karamarko bio zastupnik, bila sam u HDZ-u, rekla sam već maločas da osuđujem i da je to moj osobni stav i nedolazak gospodina Karamarka i isto tako nedolazak gospodina Milanovića, ali ne možete uspoređivati u istoj mjeri njih dvojicu. Gospodin Karamarko je dolazio u ovu Sabornicu a gospodin Milanović je došao ovdje, položio prisegu i više se nikad nije pojavio. Znači, imao je namjeru već 14.10. ne pojaviti se nikad više ovdje i onda je još podnio zahtjev za stavljanje mandata u mirovanje pro futuro sa 1. ožujkom. Slijedeća replika kolega Saša Đujić. Hvala potpredsjedniče. Da malo smirimo tenzije, kolegice ja vas neću napadati, ali želim samo istaknuti da vaša rasprava stvarno nije korektna, nije na mjestu i mislim da vam nije čak ni trebala. Što se tiče kolege Milanovića da on je najavio da će otići i on je sada otišao a vi kažete niste bili.

Tada vam to nije smetalo. Vi ste bili dužnosnica HDZ-a, ne morate biti zastupnik da biste rekli neko svoje mišljenje. Nisam primijetio da ste u Karlovcu sazvali tiskovnu konferenciju da izrazite neslaganje sa svojim predsjednikom, čak je i vaš tadašnji predsjednik Plenković imao hrabrosti doduše kad se već vidjelo da je Karamarko u knock downu na vašem Saboru ukazati na njegove nepravilnosti unatoč anemiji, imao je hrabrosti. Skoro ste ga istukli tamo, onda ste ga nakon 15 dana izabrali za predsjednika, ali hrabro od njega. Danas vuče od toga benefit. Vi niste imali tu hrabrost u četiri godine nijednom reći meni je neugodno kao članici stranke čiji predsjednik ne dolazi na posao a prima plaću svaki mjesec. Ali s druge strane, ja vidim vaša rasprava ukazuje na to da vama gospodin Milanović fali, fali vam. Ja ne znam koga ćete spominjati sad iza 1.3. više, non stop. Nije vam ovo trebalo i o ovim stvarima u 7. sazivu ni u sazivima prije se nikad nije raspravljalo. Ovo je prvi put u 9. sazivu da mi raspravljamo o izvješćima Mandatno-imunitetnog povjerenstva, stavljanju mandata nečijeg u mirovanje, aktiviranju tuđeg mandata, to je praksa koja se nikada nije radila jer je to tehničko pitanje. Ali cijeli ovaj Sabor je valjda počeo krivo ovaj saziv Sabora, pa mora tako i završiti.

Gledajte, ja sam barem ovdje javno rekla da osuđujem i to što je naš predsjednik bivši ovdje u Saboru bio toliko koliko je bio ali je bio, on je tada bio predsjednik stranke koji je imao i druge dužnosti i bio je na terenu ali je bio ovdje u Sabornici, sudjelovao u raspravama. Razlika sa ovom situacijom je ta što je gospodin Milanović već 14.10 donio odluku da neće dolaziti u ovu Sabornicu a mandat je stavio u mirovanje tek sa 1. ožujkom. Ja stvarno ne želim od ovoga raditi polemiku, samo očekujem i od vas da budete konzistentni, kako ste onda prozivali gospodina Karamarka osudite i danas ovaj čin vašeg bivšeg predsjednika.

Ne vidim razlog zašto je to tako.

Kolegice, ja stvarno želim malo spustiti strasti po ovom pitanju jer ovo je tema koja se povlačila po medijima puno puta i ne samo s vaše strane nego i sa naše strane. Činjenica je da gospodin Milanović nije u ovom sazivu Sabora dolazio, no međutim isto tako je činjenica da je on biran četiri puta u ovaj Sabor, dva puta je dobio na izborima najveći broj glasova preferencijalnih, da je jedan put bio hrvatski premijer. Dakle, mislim da bi to svi skupa trebali barem malo poštivati, čovjek je deset godina bio u javnom životu. Znači, mislim da je on dovoljno dao ovoj zemlji, da dovoljno se naradio za ovu zemlju da bi mu se dozvolilo i toleriralo nešto što je u principu moglo biti u potpunosti uobičajeno da je recimo odmah ne aktivirao mandat ili dao ostavku i aktivirao 6 plus 6, dakle on bi imao pravo 6 mjeseci na punu plaću i 6 mjeseci na pola plaće. I imao bi sva prava zdravstvena i ne znam kakva. Dakle, on sad od 1.3. odlazi, zamrzava, vrlo vjerojatno više nikad neće odmrznuti svoj mandat i od 1.3. više neće dobiti iz proračuna ni lipe. Dakle, mogao je otići, mogao je aktivirati i za to mu nitko ne bi mogao prigovoriti. Ja samo kažem, imajmo malo poštovanja prema ljudima koji su dali puno za ovu zemlju. Ne morate se slagati s njime niti sa mnom, mi smo na suprotnim političkim stranama. Čovjek je bio premijer, bio je lider opozicije, dva puta biran u Sabor s najvećim brojem preferencijalnih glasova i valjda je zaslužio da provede ono što, tj. da dobije ono što bi svatko od nas imao da sutra odemo iz Sabora. Nemojmo, spustimo tenzije, dajmo ljudima nekakvu počast. Imajmo, čujmo sami sebe na kraju krajeva. Evo, ništa drugo. Hvala.

Dakle, nisam govorila o pravima, znam koja su prava svih zastupnika, govorila sam o onoj jednoj drugoj dimenziji, moralnoj. Ja samo smatram da svi mi ovdje kao zastupnici imamo prava ali i obaveze. A o tome činu gospodina Milanovića će suditi građani, moj sud nije važan.

Slijedeća pojedinačna rasprava zastupnik Nikola Grmoja. Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege! Ne bih se javljao za ovu raspravu, evo rekle su kolege da se do sada nije raspravljalo uopće o ovim izvješćima ali ja mislim da je upravo tome pridonio kolega Maras koji od svake sjednice Mandatno-imunitetnog povjerenstva napravi određeni show, tako je na prošloj ovoj gdje se raspravljalo o skidanju imuniteta meni i mom kolegi Maru Kristiću on rekao da evo on želi zaštititi Nikolu Grmoju pa čak i od njegovih neodgovornih izjava. Ne trebate vi mene kolega Maras štititi od bilo čega, ja sam već bio na nekoliko ročišta što se tiče ovog slučaja, ja ću taj sudski proces dobiti jer je dobio taj sudski proces čovjek koji je iznio prvi tu informaciju i preko kojeg sam ja došao do te informacije. Nemate me od čega štititi, od svake sjednice Mandatno-imunitetnog povjerenstva napraviti show u kojem pričate o nekakvom metkovićkom poslovniku, nije čak metkovićki nego je metkovski, to su vam zamjerili, štetite kolegama SDP-ovcima u Metkoviću a dobro su krenuli, tako da ako vi ne budete radili show na ovim sjednicama neće biti ni ovdje puno tih rasprava nepotrebnih jer stvarno nije ovo potrebno. A što se tiče gospodina Milanovića mislim da je čovjek otišao iz politike i da uopće nema ga smisla ovdje u ovoj Sabornici razvlačiti, ako ima nešto sporno oko ovih dnevnica neka istražuju nadležne institucije. Kolega Gordan Maras. Hvala lijepa. Gospodine Grmoja, ne radim ja na sjednicama MIP-a ništa neuobičajeno u odnosu na ono što radite vi u obnašanju vlasti. Je li se ikada do sada desilo da partneri u koaliciji jedni druge optužuju za kriminal? Nije. Ako je nova situacija, ako je to nešto šta nije normalno, pa normalno da provocirate takvu rasprave, provocirate raspravu ako kažete da je Karamarko kriminalac i da je smijenjen zbog toga, pa kako o tome ne raspravljati na MIP-u. Ako je netko dobio presudu ovu istu kao što kažete što ste tuženi od gospodina Ostojića zanima me da li je dobio i naknadu. Znači, jer očito je krivo bio tužen. I vi ste oklevetani onda kada je gospodin Ostojić rekao da ste njega klevetali, ili da vas je netko pratio šta nije smio. Znači država će vas trebati obeštetiti, je li tako? To ćemo vidjeti da li ćete dobiti tu naknadu od države i da li je to zbilja bilo tako i da li je bilo prekoračenja ovlasti itd. Ja očekujem da vi potražujete naknadu od države zbog toga što su vas neosnovano pratili ukoliko se na sudu ustanovi da su vas zbilja pratili, šta ja sam siguran da nije istina. Znači, zanima me da li vas je netko pratio ili nije, ukoliko vas nije pratio ili je pratio a nije smio onda imate pravo na naknadu. Vidjet ćemo da li ćete tu naknadu dobiti.

Vi ste na prošloj sjednici koja se ne tiče Karamarka nego se tiče konkretnog procesa kojeg ja imam sa vašim stranačkim kolegom, znači vi ste napravili show i rekli da vi mene želite zaštititi od mojih neodgovornih izjava. Vi ste krenuli u taj show nevezano za Karamarka i svaki put to radite, o tome ja govorim ali vi očito to nikako da shvatite. A što se tiče ovoga praćenja i svega što se događalo pokazalo se da sve ono što je Most tvrdio o Milanovićevim spletkama i pokušajima razbijanja Mosta pokazalo se točnim i baš zato sad kad svi mediji gaze Milanovića ja sam rekao da neću riječi više reći o Zoranu Milanoviću i da nemam namjere šamarati mrtvog magarca i to neću raditi. Kolega Grmoja, ja se vama čudim. Pa imate zaštitnika najvećeg u Saboru, najboljeg ministra u povijesti gospodina Marasa. Pa vi morate biti ponosni. Ja ne znam sad se vi bunite da je Metkovićki statut da se prenosi [[Upadica: Poslovnik.]] Poslovnik, pardon. On kaže sad MOST-ovski. Naravno da MOST nije više samo u Metkoviću. Zbog toga je gospodin Maras sad u oporbi.

Jel' ima odgovora možda? Ostat ćemo uskraćeni. Ovim zaključujem raspravu. A ne, imamo još, pardon još jedna pojedinačna rasprava kolega Stazić. Zahvaljujem potpredsjedniče. Dakle, nema ničeg nižeg za mene, ničeg jadnijeg, ničeg bjednijeg nego kad se Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva iskorištava za politikantske rasprave. Taj Ustav i taj članak Ustav je donesen u vrijeme kada je zapravo najveći utjecaj na izgled toga Ustava imao predsjednik Tuđman. U tom Ustavu piše da zastupnici nemaju imperativni mandat, nemaju. Zastupnik može biti izabran, može nikada u četiri godine ne doći na sjednicu, može ne reći ni jednu riječ i vi mu nemate pravo prigovarati ako poštujete Ustav RH. Vi o njemu možete misliti što god hoćete kao što i ja mislim loše o zastupnicima koji ne dolaze na posao, mislim loše. Tu sam dugo godina i poznat sam kao jedan od aktivnijih. Ali ne bi mi nikad palo na pamet, čak ni onima koji su iz vašeg kluba u bivšim mandatima se nisu uopće pojavljivali da im to prigovorim i to iz principijelnih razloga jer poštujem Ustav RH. Kazao je tu netko, mogao je Milanović koristiti 6+6. Mogao je, mnogi su zastupnici to koristili i premijeri. Pa hoćemo li im to zamjerati?

Vi se možete koristit svojim pravom da ne dolazite ovdje. Nemoralno bi bilo s moje strane vas napadati zašto se vi koristite svojim pravom.

Ja sam se uvijek zalagao da se taj imunitet poštuje apsolutno. Ja sam i zadnji put govorio čak protivno mišljenju svog kluba, da ne treba skidati imunitet čak ni onda kada to traži Državno Zašto? Jer se državnog odvjetnika bira u Saboru na prijedlog Vlade. Pa tko meni garantira da će taj čovjek biti objektivni.

Jer zastupnik ne može biti gonjen kazneno zbog izgovorene riječi, ali može biti materijalno. I to se zloupotrebljava. Kolega Kajin, njega je HRT tužio zato što je rekao da se kupuju neke emisije. Kajin je dobio taj spor, ali su ga maltretirali, morao je ići na sud. Ja sam za to da ako se budemo jedanput dogovorili da mijenjamo Ustav da unesemo tu ispravku i da kažemo zastupnik ne može biti kažnjen, ne može biti gonjen ni kazneno, ni materijalno zbog izgovorene riječi jer je to smisao zastupnika. Smisao zastupnika je da govori. To je posao, da upozorava. Može govoriti krivo, može govorit pogrešno. I nemojmo se čuditi ako smo zadnja institucija koju građani poštuju. Na posljednjem smo mjestu, jer ovako govorimo jedni o drugima. Ako vi mislite da zastupnik ne može ili ne bi trebao primati plaću a ne dolaziti ovdje, predložite promjenu Ustava, pa ćemo uvesti imperativni mandat, ali onda više nećemo biti zastupnici nego poslanici, a to vam je vrlo različita stvar. Jer vi predstavljate građane koji su vas izabrali i vas ne može s ovog mjesta smijeniti ni vaša stranka, ni bog otac. Može jedino on ako vas pozove. Ali nitko drugi. I zato sam se javio za raspravu da govorim principijelno. Ma mene se ne tiče da li je, što je bilo između Grmoje i Ostojića. Kad isteknu mandati ništa se neće dogoditi, onda će se voditi sudski postupak. Ali ne može sudski postupak, ne može progon biti instrument političke borbe. Ne smije, to ne smijemo dozvoliti u interesu zaštite ove institucije. Kao što vas molim, vjerujem da ste pogriješili danas, promislite o tome. Nemojte izvješća Mandatno-imunitetnog povjerenstva, jer ona su principijelna, ona su napisana prema zakonu i prema Ustavu koristit za političke obračune. Nađite bilo koje drugo područje, pa ima ih koliko god hoćete. Pa napadajte, nema veze.

Imamo nekoliko replika. Poštovana zastupnica Marija Jelkovac. Što se tiče vaše rasprave vezano na imunitet, zaista se u većem dijelu s vama slažem. Što se tiče izvješća Mandatno-imunitetnih povjerenstava i rasprave o njima, vjerujem da ćete se složiti sa mnom jer ste bili prisutni u ovoj sabornici isto kao i ja da smo ih do sada svaki put imali u ovom sazivu. Dakle nisam ja danas napravila nikakav presedan. A što se tiče moje rasprave, dakle ja znam kakav je naš mandat po Ustavu i nisam govorila o tome da je gospodin Milanović prekršio bilo šta, govorila sam o jednoj drugoj dimenziji i mislim da ste vi to shvatili. Vi ste sada meni u svojoj raspravi rekli da sam ja ustvari o tome polemizirala radi nekih političkih poena, pa ne bih se s vama složila zaista mi to nije bila namjera. Vidite da ovdje nema ni medija ni nikoga. Ja sam zaista željela ukazati na to da smatram da mi svi ovdje imamo prava, obveze i da je ono što je po meni nedopustivo jedino u ovom slučaju to što je gospodin Milanović već 14.10. znao da više neće dolaziti i sudjelovati u radu Sabora. Međutim, to je njegova odluka i ja imam pravo na svoj stav o tome, izrekla sam ga. Vi ste meni to osporili, osudili ste me zbog toga, a svoje kolege iz svog kluba niste osuđivali kada su isto tako osuđivali gospodina Karamarka u prošlom sazivu zbog nedolaska. Prvi puta se u ovom sazivu Sabora, tu sam od 2000. godine, tek u ovom sazivu Sabora se prvi puta počelo raspravljati o izvješćima Mandatno-imunitetnog povjerenstva i ja to smatram lošim presedanom, to smatram lošim presedanom. Pozivam sve zastupnike iz svog kluba i iz vašeg kluba da to ne radimo, da to ne koristimo za političku borbu. Kažete da ste vi svjesni Ustava, da ste svjesni zakona ali da vi imate moralne zamjerke, ali zašto vi mislite da imate pravo biti moralni arbitar, po čemu, zašto, tko je vama to pravo dao da vi kolegi drugome budete morali arbitar? Ja neću biti nikada vaš moralni arbitar, vi imate svoja uvjerenja i njih provodite, živite ih kako god znate, ali to pravo malo ste preuzeti, malo ste si previše prava uzeli. Ponovo vam kažem, ne govorim vam ovo iz zlobe, ovaj moj savjet je vama prijateljski i ponavljam, vjerujem da ste to učinili iz nespretnosti, iz neiskustva, tu ste prvi puta pa ne znate kako je bilo u bivšim sazivima. Dakle ovo je nešto naše Mandatno-imunitetno povjerenstvo je povjerenstvo koje moramo čuvati svi, svi bez razlike i poštivati sve njihove prijedloge zato što oni nisu bez veze. I oni nikada nisu bili politički motivirani, nikada. Tu sam dugo vremena, nikada nijedan prijedlog Mandatno-imunitetnog povjerenstva nije imao za cilj politički obračun. Prema tome, kanimo se toga dakle moj poziv, ljubazan.

Kolega Stazić, nisam se javio da vam nešto posebno repliciram jer se s jednim dijelom vašeg izlaganja slažem, javio sam se jer protestiram što ste uopće dobili pravo da govorite jer ja sam morao ići tamo po papirić, gospodin Bukarica me uputio, a vama je dao papirić koji je izvukao ispod stola. Ja razumijem vaše zdravstveno stanje, ali ja mislim kada govorimo o pravima i obvezama zastupnika da svi trebamo biti u jednakom položaju. A ja vas pozivam da omogućite sada kao parlamentarna većina, a imate i predsjednika Sabora da se zastupnici mogu elektroničkim putem konačno početi prijavljivati za raspravu, sa tabletima koje je predsjednik obećao pa ne znam da li ćemo ih dobiti jer ovaj zastario tako reći primitivan način prijavljivanja za raspravu, ja ne znam gdje postoji.

Ali ja mislim ali dok smo tamo, ja mislim da bi kod tajnika Sabora moralo biti nekoliko primjeraka prijavnica za aktualnu točku dnevnog reda. Može poslati stražu da mu to donese, ne mora nikuda ići, neka mu donesu 20 primjeraka i neka tamo budu. Ali da se potrudimo da što je moguće prije da se mogu mobitelom prijaviti, dođem na sajt Sabora i da se prijavim za raspravu i da tamo na ekranu izađe, da to mogu napraviti od kuće kada vidim da je neka točka dnevnog reda pročitam i prijavim se za raspravu.

Idemo na još jednu repliku kolega Josip Borić. Hvala lijepo. Kolega Stazić bilo mi je drago vas slušati jer vapimo već od početka mandata ovog Sabora da ste zlouporabili neke dosadašnje prakse i da su otišle u krivom smjeru. I vi i kolege iz Živog zida i svi oni na koje su se odnosili sve ta skidanja imuniteta ili ne skidanja, slušali smo cjelodnevne čitanja Biblija, svega ostaloga što je bilo vezano uz određene slučajeve i nikome nije smetalo. I nedavno me povrijedilo kada je ovdje izašao kolega Bauk, kaže kada smo raspravljali o imunitetu gospodina Bulja, ja smilim i gospodina Petrova, kaže vi ste nam nabacili loptu, a mi ćemo zakucati, sjećate se, … i to je onda bilo dozvoljeno. E sada smo se uhvatili i otišli smo zaista u ekstrem, ovo je ekstrem da raspravljamo o nečijem zamrzavanju mandata. To se pak do sada nije radilo. . / . i zaista možda je kolegica htjela nešto reći. Ja ne mislim da je krivo, samo smo htjeli pokazati ako ćemo i dalje inzistirati na novim praksama, na raspravama koje se događaju na Mandatno-imunitetnom povjerenstvu gore, na nekakvim predstavama, ako ćemo to prenositi ovdje u sabornicu, a onda će se naći mnogo povrijeđenih i to je normalno. Onda će se to svest u političku borbu i onda će to izgledati ovako. I ako ste već krenuli braniti gospodina Milanovića brojem preferencijalnih glasova nemojte to raditi jer je dobio 51000 preferencijalnih glasova. Njegov nedolazak ovdje, njegov nerad znači 51000 razočaranih birača koji su baš njega htjeli da sjedi ovdje, da se bori za njih, da bude u Saboru, da govori, da štiti njihove interese, međutim on to nije radio. Znači krenuli ste u krivom smjeru, sad smo samo pokazali da možemo i mi. I već upozoravamo na mnogim stvarima. Počeli ste rušit kvorume. Rekli smo doći će možda i vaši zakoni, možda i mi uzmemo tu praksu. Znači, budite ono što smo u prošlom mandatu bili mi. Mi jesmo bili malo življi, ali nikad nismo radili ove stvari [[Upadica Vrdoljak: Vrijeme.]] Evo čisto samo da bude. Kvorum, rušenje kvoruma je legitimno sredstvo parlamentarne borbe koje se koristi u svim parlamentima svijeta. Zato što je za očuvanje kvoruma zadužena parlamentarna većina. Pad kvoruma je indikacija da Vlada nema potporu u Parlamentu. Prema tome, nemojte to brkat s ovim. Dakle, meni prigovaraju da sam teatralan u raspravama, možda i jesam. Ali nikada ne bih bio teatralan i nisam htio biti, nikada nisam htio tako govoriti kada se radilo o Mandatno-imunitetnom povjerenstvu. Počelo je u ovom mandatu sa Culejem, jer je on inzistirao da govori o svom slučaju, jer ga je teatralno iznio, posve nepotrebno.

Ima vremena, isteći će mandat Culeju, isteći će mandat. Razbijao je tamo ploče, zapravo je počinio vandalsko djelo. Vandalizam najobičniji, ništa drugo, daleko gore nego sprejanje po fasadama. Ali principijelno ako govorimo, onda zaštitimo sve zastupnike jer je to važno. To je važno. Sutra će biti neki drugi državni odvjetnik. Pitanje je da li će se ponašati tako principijelno kao ovaj i prošli, ne znam, možda neće. Znao sam one neke koji su ispunjavali partijske naloge, stranačke naloge, naloge stranke koja ih je izabrala i zbog toga je zaštita ovoga važna. Sa ovim zaključujemo raspravu po drugoj točci dnevnog reda – Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva. Glasovat ćemo naravno kad se steknu uvjeti. Još jedan dan smo obogaćeni sa svojim radom u Saboru. Sutra nastavljamo u 9,30 sa Prijedlogom odluke imenovanja 8 članova Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj.